Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Prosím, abyste se ujal slova, pane předsedo. U Rady Státního fondu kinematografie budeme volit tři členy. Tady si vás kolegyně, kolegové, dovolím poprosit o pečlivost při vyplňování volebních lístků, protože ty tři členy vybíráme z 11 návrhů, které nám poskytlo Ministerstvo kultury, a přesně v tomto typu volby občas bohužel zbytečně dochází k chybovosti, kdy některá jména nejsou označena. Znovu tedy připomínám, tak jako u všech ostatních voleb musíte označit počet kandidátů na maximální počet kandidátů, v tomto případě tři, které jste si vybrali, kolečkem na čísle před jménem, všechny ostatní, které nevolíte, označit křížkem, jinak je bohužel váš hlas neplatný. U této volby konstatuji, že 10. července skončily mandáty paní Tereze Dvořákové a panu Ondřeji Zachovi a ještě 16. 10. skončil mandát panu Luboru Dohnalovi.